Já nyní bez závěrečných slov po dohodě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Poprosil bych pana místopředsedu Fialu, aby v podrobné rozpravě zopakoval usnesení. Návrh usnesení zní takto: